Naše poslankyně a poslanci taktéž podpoří pozměňovací návrhy, které umožňují prolongovat tyto mimořádné podmínky také pro výplatu těchto sociálních dávek i pro třetí čtvrtletí roku 2020 za předpokladu, že k 1. červenci 2020 nebude obnoven plný provoz poboček úřadů práce. A také podpoříme návrh, který umožní po dobu trvání opatření nouzového stavu měnit měsíční výši rodičovského příspěvku jeho příjemcům častěji než jednou za kalendářní čtvrtletí. Závěrem mi, kolegyně a kolegové, dovolte, abych vyjádřila velké poděkování a podporu všem pracovnicím a pracovníkům našich úřadů práce a České správě sociálního zabezpečení, kteří se v těchto dnech potýkají s mimořádným návalem práce a řešením mnohdy nezvyklých a nových situací a problémů v podmínkách, kdy se zákony a procedury mění doslova za pochodu. Bylo by neslušné, kdyby se na ně zapomnělo.

Děkuji vám.

Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené dámy a pánové, dovolte mi krátké stanovisko za poslanecký klub Občanské demokratické strany. Musím říct, že s velkým znepokojením sleduji rozpor mezi tím, jakým způsobem se avizuje pomoc různým vrstvám obyvatelstva České republiky na tiskových konferencích, a následně samotnými zněními zákonů, které mám možnost sledovat jak na hospodářském výboru, tak na výboru pro sociální politiku. Na druhou stranu bych chtěl říci, že to není případ tohoto sněmovního tisku, a mohu říci, že i toho tisku následujícího.

Děkuji za pozornost.

To znamená, že budeme muset přijít v příštích týdnech celkově s nějakou komplexnější úpravou. Proto jsme se rozhodli pro třetí kvartál v tuhle chvíli nepřeklápět.

Pokud bude někde karanténa na úřadu práce, bude to riziko, a posun až o jeden rok je právě kvůli těmto žádostem v červenci.

A co se týká ošetřovného, tak my v tuto chvíli dopočítáváme dopady na příjmy těch 45 tisíc domácností, které si v tuto chvíli požádaly o ošetřovné. A pokud skutečně zjistíme, že ty dopady jsou fatální za ten první měsíc, tak ošetřovné navýšení budeme navrhovat. Děkuji. Připomínám, že návrhy musí být odůvodněny. Platí usnesení o pětiminutovém vystoupení.